Tady máme opravy železničního vybavení.

Tady ta labská cesta je trošku mimo můj osobní zájem, ale podporujeme tady vznik, znovuobnovení vodní cesty a opravy a údržby a fungování v lodní dopravě. Přesto si Česká republika nevyhradila možnost regulovat a určovat v této oblasti žádná opatření.

Jaké ohrožení cítíme ze strany Kanady ve fungování diskoték, když si vyhrazujeme toto právo? Tady spíše mířím k tomu, abyste si uvědomili někdy nonsens toho, co je nám předkládáno a tvrzeno potom s těmi detaily, kteří ti úředníci do těchto smluv dávají. Někde nelogicky. Vyplývající z něčeho, přiznám se, nevím z čeho. Někdy mě to zajímalo, ale při projednávání prostě ani ve výborech nebyl čas a prostor jít do těchto detailů. Mimo jiné, že si vyhrazujeme právo zachovat jakékoli opatření o poskytování sportovních a rekreačních služeb.

Čili my se vzdáváme do budoucna ve prospěch partnerů. Možná je to z těch ostatních stran Evropské unie, že taky slyší trávu růst, jak se říká. Ale daly si to tam, že budou moci v budoucnu toto opatření přijmout. My jsme si to tam nedali. Ano, tady i v odpovědi ministerstva je, že Evropská unie si vyhradila právo přijmout, zachovat jakékoli opatření, pokud jde o poskytování veškerých sociálních služeb, které jsou financovány z veřejných zdrojů nebo mají nějakou formu státní podpory. Nepovažují se proto za soukromě financované, a pokud jde o činnosti či služby, jež jsou součástí veřejného penzijního systému nebo povinného systému sociálního zabezpečení. Z tohoto pohledu by se zdálo, že vše je v nejlepším pořádku. Otázka je, a dostanu se k tomu potom ve zdravotnictví, že z tohoto systému úplně vypadli poskytovatelé dopravní služby v tomto oboru. Jmenovitě mířím k záchranným službám a složkám, zdravotním, upozorňuji, anebo sociálním, kdy vlastně stát doposud může určitě regulovat obce, to jsou vlastníci jako veřejný sektor a poskytují služby. Protože my tam nemáme tuto výjimku, a sice si říkáme ano, lékaři jsou chráněni, ale ne poskytovatelé těchto služeb. Hodně diskutována tady minule byla z mé strany samozřejmě taxislužba. A tedy myslím fenomén nové doby, to jsou ty taxislužby sdílené, sdílené služby. Přesto se hovoří o tom, že města chtějí taxislužbu regulovat. A v odpovědi ministerstva jsem se dočetl, že to žádný problém není, že samozřejmě budou moci a uplatňovat regulační principy.

Na základě testu ekonomické potřebnosti, jeli použit, se stanoví maximální počet poskytovatelů služeb. Jinými slovy, milí pražští zastupitelé, pokud vstoupí CETA v platnost v této oblasti, bude jediné možné kritérium regulace taxislužby na vašem území, opravdu, test ekonomické potřebnosti pro Českou republiku. Čili testovat nebo naopak říci, že ekonomicky už není potřebné další taxislužbu ve městě mít.

Ten negativní seznam vychází z toho, že my tu máme nějakou úroveň regulace, tato regulace se bere jako daná, převezme se, ale všechno, co bude nové, jako že přijde nějaká doba, třeba Průmysl 4.0, třeba sdílená ekonomika, třeba nějaká potřeba státu něco regulovat, tak pokud to není ve výjimkách, tak máme smůlu. A jak si uvědomujete, a mnozí tu živou zkušenost s byrokracií Bruselu máme, tak to bude obrovský problém.

Rakousko například si vyhrazuje právo přijmout či zachovat jakékoliv opatření, pokud jde o poskytování soukromě financovaných sanitních služeb.

Česká republika ee, ta ne. Rakousko, když jsem mířil k tomu vzdělání, si vyhrazuje právo zakázat prostřednictvím poskytování soukromě financované vzdělávání dospělých prostřednictvím rozhlasového nebo televizního vysílání. Přiznám se, nejsem odborník v dálkovém vzdělávání, ale asi Rakušáci cítí obavy, že by je to mohlo ohrozit.